Všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozdaná prostřednictvím poslaneckých klubů dne 3. listopadu tohoto roku. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili karty náhradní, s tím, že platí náhradní karty, které byly oznámeny na schůzi předchozí. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Já navrhuji, abychom za ověřovatele určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Zeptám se, zda je jiný návrh. Pokud není, tak budeme hlasovat. Ještě vyčkám... Už máme adekvátní fórum. Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli pan poslanec Dolejš a paní poslankyně Zelienková. Je to hlasování číslo 1.

Návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž nelze schválený pořad rozšiřovat. Ještě předtím, než budeme hlasovat, mám zde dvě žádosti o vystoupení s přednostním právem. Nejprve pan poslanec Laudát a potom pan poslanec Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, byli jsme spoluiniciátory společně s klubem ODS této mimořádné schůze, na které chceme za prvé dát vlastně asi zřejmě drobným živnostníkům poslední šanci na to, aby byl odložen zákon, nebo účinnost zákona o elektronické evidenci tržeb pro selektivně vybranou, tedy následně postiženou skupinu podnikatelů. A za druhé, dalším bodem je velmi podivné chování Ministerstva dopravy kolem informací, co se ve skutečnosti děje kolem dostavovaného úseku dálnice D8 přes České středohoří.

Bohužel, toto není akcentováno.

Ten princip je velmi jednoduchý. V zásadě ten zákon je upraven, nebo ta novela upravuje stávající platný zákon tak, aby ostré zavedení elektronické evidence tržeb bylo odloženo na rok 2019.

A samozřejmě pan Babiš se zhlédl v projektu v Chorvatsku, které je, co se týká šedé nebo stínové ekonomiky, co se týká stavu ekonomiky, ekonomického růstu, ve zcela jiné kategorii zemí, než je Česká republika. Domnívám se, že o tom, zda má, nebo nemá tento zákon platit, by měli rozhodnout voliči v příštích volbách.

Já doufám, že bez ohledu na to, že nechcete vyjít vstříc našim návrhům, tak že i Ústavní soud se začne zamýšlet s tím, jestli tak, jak začala praxe za této vlády, budou obsahovat zákony stále více parametrů, a docela naprosto zásadních parametrů, o kterých bude vláda rozhodovat svým usnesením. V případě elektronické evidence tržeb se toto stalo mírou nevídanou a domnívám se, že jestli toto projde testem ústavnosti, tak pak už si kterákoli další vláda může dělat, co chce. Může selektivně postihovat podnikatele, zařazovat je pod nějaký typ kontroly či je vyřazovat a samozřejmě to může být zneužito ke konkurenčnímu boji obchodnímu či politickému.

A vy naprosto fatálně tam to není o velkých únicích, tam to není o velkých tržbách.